Musím říct, že úplně nesouzním s tím, co jste tady říkal, že většina zemědělců nedostala peníze vyplaceny.

Já děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Oni prostě měli problémy. Dodnes je mají. To není nijak staré.

Kontrolujeme nějaký vzorek u zemědělců.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo. Důvody jsou známé.

Potíže jsou hlavně přes léto. Podle pracovníků zastupitelského úřadu by údajně problém mohl vyřešit letní personální posílení Visapointu. Měly zajištěnu leteckou přepravu. Z kontraktů ovšem pravděpodobně sejde. Dnes už je téměř jasné, že nebudou včas víza. Nepočítám náklady na letenky. To všechno je možné odečíst jako ztráty.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za dotaz nebo interpelaci.

A my to v této chvíli zrovna činíme.

A je to vlastně to, co vy jste řekl, je tam nedostatek personálu.

Ona neumožňuje výběr vízového poplatku ze strany koncesionáře a jeho následné zaslání na účet příslušného zastupitelského úřadu.

Konkrétně bychom to řešili přes zastupitelský úřad Moskva. Takže to je i jeden problém, který se tam snad podaří.